V roce 2004 mohl už dělat jedinou věc prostě vůbec neprodávat, protože pravděpodobně měl omezené možnosti tu situaci kolem bytů změnit. Takže nepřeme se o to, na čem jsme ve shodě. Ale já bych byl rád, aby aspoň něco z toho zůstalo jako základní věc, která mně připadá podstatná. To bylo základní! Takže já bych byl rád, kdyby aspoň tohle bylo srozumitelné z toho, co tady říkám. Čas, pane ministře! Děkuji.

A teď opakuji, kdybychom vedli politickou debatu o tom, co se tehdy stalo, s jediným důvodem, aby se to už opakovat nemohlo, to znamená, teď mně budou rozumět komunisté, abychom měli nějaké poučení z krizového vývoje, pokud jde o OKD, aby se to nestalo, ty negativní věci, pokud se staly, tak s tím bych souhlasil. Ale můj důvod, proč pro to hlasovat nebudu, v zásadě řekl, byť jinak, kolega Kalousek.

Děkuji. V tuto chvíli nemám...

Kromě toho vložení bytů do základního kapitálu OKD obešlo povinnosti státu, které měl při prodeji bytů nájemníkům, tj. slevy, případné dotace při koupi. Pan ministr navrhoval, aby to posoudil nějaký nezávislý orgán. Ale to navrhuje i vyšetřovací komise. A ten nezávislý orgán, který má finální slovo, je tady soud. Takže pokud my jsme došli k nějakým závěrům, tak jsme využili té možnosti, aby to tedy posoudil nezávislý orgán, upozornili jsme na možná pochybení, která se stala v minulosti, nabídli jsme řešení, že nezávisle to může posoudit soud.

Děkuji za slovo. Děkuji.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Jste moderní mladá rodina, tak co uděláte?

Víceméně skoro všechny, nechalo si sociální byty.

Byli jsme potrestáni několikrát.

Takže desítkám tisíc rodin byla zničena kvalita života.